Toto posouzení provádí pojišťovna pravidelně a neprodleně po jakékoli významné změně ve svém rizikovém profilu a o výsledcích každého posouzení informuje orgán dohledu, což je v našem případě Česká národní banka. Posouzení rizik a solventnosti však neslouží k výpočtu kapitálového požadavku. Ten lze upravit pouze v souladu se skupinovým interním modelem pro výpočet skupinového solventnostního kapitálového požadavku v případě významného odchýlení rizikového profilu pojištěného předpokladu pro výpočet skupinového interního modelu, nebo v případě odchýlení rizikového profilu. Bude tak na pojišťovně, jak vyhodnotí dané riziko a zda navýší svůj kapitál, nebo bude sama považovat svůj kapitál za přiměřený. Pravomoc České národní banky by tak byla významně omezena, a to pouze vyhodnocením, zda tento postup pojišťovny je dostatečně obezřetný, či nikoli.

Toto tvrzení píše Ministerstvo financí nemá oporu v žádném ustanovení této ani implementované směrnice.

Pokud to opravdu posoudíme férově, tak zjistíme, že pojišťovny jsou nadále oprávněny zprostředkovávat či distribuovat pojistné produkty jiných pojišťoven. Dle nově přijaté směrnice o distribuci pojištění pojišťovny sice nejsou považovány za zprostředkovatele pojištění, ale jsou jeho distributory. Tady sami slyšíte, pokud mě ještě posloucháte, jak je to složitá problematika, jak ta slova jsou komplikovaná, že sice zprostředkujete pojištění v tom sémantickém významu jazyka českého, ale současně nejste zprostředkovatel, ale distributor a podobně.

Mohl bych ještě pokračovat, mám tady několik dalších tvrzení ministra financí, ale nebudu vás dále zatěžovat. Zjednodušeně řečeno, buď zákonem omezíme podnikání pojišťoven a znevýhodníme je jak na trhu finančních služeb v České republice a znevýhodníme je proti konkurenčním pojišťovnám ze sousedních zemí, anebo to neuděláme. Já doporučuji, abychom neudělali, abychom drželi svobodné tržní prostředí a aby ti, kteří splní přísné podmínky, zákonné podmínky v distribuci a poskytování některých finančních služeb, tu možnost měli, aby jim to zákon nezakazoval. Není k tomu žádný důvod. Děkuji za to, že jste mě vyslechli, a děkuji za podporu mého pozměňovacího návrhu. To byl pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

rosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Já jsem jí řekl, že samozřejmě, že bych hrozně rád, ale že bohužel zatím mám takovou zkušenost, že cokoliv, jak jsem řekl, co si nepředloží samo Ministerstvo financí přes nějakého svého poslance do rozpočtového výboru, tak je automaticky negováno.

Vylepšovat!

Děkuju za pochopení.